Žádám Sněmovnu, aby vyslovila souhlas se změnou zpravodaje, kterým by se měl stát za zahraniční výbor Pavel Plzák. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti?

Pan Pavel Plzák je zpravodajem pro prvé čtení.

Prosím, pane ministře.

Jedná se v podstatě o pojistku proti situaci, která se stala v České republice v souvislosti s tím, když pokud si vzpomenete, tuším, to bylo ve Vídni byl zabavován majetek českého státu. Tato úmluva by měla zabránit tomu, aby se do budoucna podobná situace opakovala a aby takto mezi státy docházelo k zabavování jejich majetku v důsledku toho, že některé společnosti vedou s těmi státy arbitráže nebo soudní spory. Myslím si, že pro Českou republiku, která si toto konkrétně prožila v některých kauzách, by bylo velice vhodné, abychom se připojili, aby nám nehrozila jako českému státu exekuce kulturního, vědeckého majetku nebo majetku státu, který někde zapůjčíme do zahraničí. Ratifikace úmluvy bude znamenat, že Česká republika se bude příště v situaci, že takovému zapůjčenému majetku bude přiznána imunita, a nebude možné opakovat podobnou situaci, jakou jsme měli kolem některých zapůjčených obrazů České republiky v Rakousku, nebo bych mohl jmenovat i některé další kauzy. Toto je v podstatě obsah tohoto opatření. Domnívám se ještě jednou podle zkušeností, které máme, že bychom se vyhnuli nepříjemným situacím, ve kterých jsme se minule ocitli.

Předpokládám, že její schválení by tady mohlo být věcí poměrně širokého souhlasu. Ještě předtím dobře pane předsedo, máte slovo. Já sice vím, že nic není porušeno. Máme tady jediného chudáka ministra.

Ale opravdu to není na přítomného ministra zahraničí, ale na všechny ostatní, že ta docházka by se fakt mohla zlepšit. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě mohu požádat předsedy koaličních klubů, aby se se svými kolegy ministry dohodli a přivedli je do sálu. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo.

Tato úmluva legislativně upravuje fakt, že státy jako suveréni a jejich majetek jsou imunní vůči jurisdikci jiných států. V podstatě se uplatňuje zásada rovnosti států. Tato úmluva je omezena na úpravu imunit států a jejich majetků vůči soudní pravomoci orgánů cizích států, ale zároveň stanoví taxativní výčet případů, kdy se státy s ohledem na předmět sporu v zásadě nemohou imunity dovolávat.

Je to důležité i proto, aby tato úmluva vstoupila v platnost, protože k tomu je třeba, aby smluvních států bylo třicet. To je jeden důvod, proč je třeba tuto úmluvu přijmout. Druhým důvodem je to, co zde již sdělil pan ministr zahraničí, to znamená, že tato úmluva by měla ochránit státní majetek.

Proto bych doporučil tuto smlouvu projednat myslím, že bylo přikázáno zahraničnímu výboru. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy písemnou. Nevidím ani přihlášku z místa, takže rozpravu končím. Pravděpodobně není.

Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.